Shodou okolností my jsme včera předložili do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který tento projekt zcela ruší. Ruší ho proto já to pravděpodobně budu muset opakovat, až budeme tento návrh hájit v Poslanecké sněmovně ruší ho proto, že si troufám tvrdit, že nenarovnal podnikatelské prostředí, že ho naopak významným způsobem pokřivil. Že ho samozřejmě významným způsobem pokřivil nejenom různými podmínkami, ale tím, že tento nákladný represivní nástroj samozřejmě jinak snášejí ti velcí a jinak ti drobní živnostníci na venkově.

A co z toho přináší elektronická evidence tržeb, je seriózně nevyčíslitelné, jakkoli se mnou paní ministryně jistě nebude souhlasit a bude říkat úplně přesná čísla, kolik nám to přineslo. Zatímco ty počty restaurací a obchůdků, které musely kvůli elektronické evidenci tržeb zavřít, tak ty doložitelné a věrohodné jsou.

Já se připojuji k návrhu pana poslance Ferjenčíka na zamítnutí, ne proto, že bych nechtěl diskutovat o tom, jak ulehčit těm, kteří to dnes musí provozovat, ale proto, že si nepřeji třetí a čtvrtou vlnu, a avizuji návrh, který jsme předložili včera do Poslanecké sněmovny, návrh na zrušení celého projektu elektronické evidence tržeb. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Nyní tady mám nějaké písemné přihlášky, takže prosím pana poslance Skopečka. Dobré odpoledne. Já si myslím, že ten zákon je přesně ve stylu, nebo byl předložen, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Je potřeba si uvědomit, že pro malého podnikatele, pro malého živnostníka je pořídit si pokladničku daleko větší náklad než pro velkého podnikatele. Je to šmírování podnikatelů. Myslím si, že je to presumpce viny, kdy každý podnikatel musí dokazovat státu, že není zloděj. Děkuji a nyní poprosím paní poslankyni Kovářovou, připraví se pan místopředseda Okamura. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Dovolte, abych i já za klub Starostů a nezávislých sdělila pár poznatků k návrhu tohoto zákona.

Zdá se, že vláda uznala, že EET v podobě, v jaké ho představila na počátku, je přísná pro malé živnostníky, kteří často operují na hranici výdělečnosti. Jsou to lidé, kteří z dobrého komunitního úmyslu, nikoli vizí vysokého příjmu, pomáhají udržovat společenský život v malých obcích.

A otázka zní: Nebude pro správce daně tento režim náročnější?

Snížení daní.

Protože my jsme chtěli snížit DPH na jízdné, kde dopad byl 1 mld. korun, kdy ty peníze by zůstávaly obcím a krajům na zlepšení dopravní obslužnosti, a zdálo se vám to příliš. Takže jenom jestli je možné vyčíslit, jakým způsobem by ten výpadek byl kompenzován výběrem. Zkrátka a dobře lze říci celá tato novela, tak jak je pojímána, nebylo by bývalo jednodušší přijmout náš návrh novely zákona, která říká, že oni malí živnostníci jsou vyjmuti z povinnosti EET?

My jsme pro podporu malých živnostníků a zároveň chceme, aby se daně platily, a od začátku navrhujeme německý model. To znamená, aby živnostníci měli paušální daň. To znamená, obor od oboru mají stanovenou určitou daň a tu platí. Říkala ano, v Německu to takto je. Já to vím, že to takto je, mají to i občerstvení atd. Krátce řečeno, co to znamená. Má to tři důležité efekty. Stát má svoje jisté, to znamená stát má jisté daně. Daně se platit musí, to my říkáme od začátku.

To znamená, není potřeba zaměstnávat nadměrné množství úředníků. A efekt třetí je, že živnostník nemá byrokracii, má všechno jednodušší, protože platí paušální daň, a není tedy potřeba tolik byrokracie.